Sami víte, jak je využíváno, zneužíváno veřejných nástěnek nebo veřejných ohlašovacích míst například pro vyvěšování záměrů veřejnoprávní projednání staveb.

A zase, mělo by být jasně a pregnantně upraveno, a nemyslím si, že jenom na veřejných deskách by měly viset všechny tyto nabídky a zákon by měl stanovit jasně, čistěji a méně zpochybnitelně, než je to například dneska u stavebního zákona, kde sice je to všechno jasné, ale pak mi není jasné, proč to není dodržováno. Pokud jde o stávající zaměstnance, viz článek 188, byly by přesunuti do režimu státní služby, pokud o to požádají a splní základní kritéria, tedy tři roky služby. Nebudou muset podstoupit žádné další přezkušování jejich kvalifikace.

Už se blížím ke konci.

Očekáváme, že příslušný prováděcí předpis by měl stanovit modelovou strukturu administrativního orgánu ministerstvo, agentura , včetně maximálního počtu politických náměstků a jejich spolupracovníků, kteří jsou vyňati z působnosti zákona, atd., což by mělo být založeno na řádném auditu/analýze veřejné správy. Ani tento poslední bod, který jsem tady přečetl, nepovažuji ze strany připomínek z Bruselu za vydírání. Dámy a pánové, nechtěl jsem zneužívat přednostního práva. Nicméně projev pana ministra Dienstbiera, který se pranic nezměnil od druhého čtení, a používání slov typu nesmyslný, vydírání a podobně mě vedly k tomu, že jsem si z těch podkladů, které mám na lavici, vytáhl a znovu je tady zopakoval.

Pokud se rozhodnete z důvodů svých jiných priorit, a je mi v tuto chvíli líto ne politiků, od toho jsme placeni, ale zaměstnanců parlamentu a dalších, kteří tady musí strpět naše jednání, z důvodů svých jiných priorit jednání Sněmovny přerušit, aniž byste zasedli okamžitě k jednacímu stolu a bavili se o našich požadavcích a prosbách i přáních, jsme i připraveni shánět podpisy a žádat o svolání mimořádné schůze k této problematice.

Znovu vás, pane premiére, páni zpracovatelé, vyzývám abyste nejpozději příští týden zasedli se všemi parlamentními stranami k jednacímu stolu a pokusili se patovou situaci řešit. My jsme na dlouhodobé projednávání tohoto zákona připraveni. Děkuji za pozornost. A omlouvám se za čtení požadavků Evropské unie. Nebýt vystoupení pana ministra Dienstbiera, nečetl bych to. Ještě než vystoupí pan poslanec Roman Sklenák, budu citovat omluvy.

Protože už ho dva kolegové předběhli a já musím respektovat jednací řád. Nyní pan poslanec Roman Sklenák s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já tedy navážu na kolegu Františka Laudáta.